Milé kolegyně, milí kolegové, já také doufám, stejně jako řekl nově zvolený pan veřejný ochránce práv, že teď bude standardním způsobem pokračovat spolupráce a že i vy dáte na naléhání petičního výboru, abychom zprávy projednali vždycky pokud možno v tom pololetí, které následuje poté, co se uzavře bilance za rok přecházející.

Ano samozřejmě, paní zpravodajko, máte pravdu. Dámy a pánové, prosím o klid, ať všichni slyšíme informaci o jednání petičního výboru.

Takže to není dobře.

To uvidíme.

Poslanecká sněmovna Parlamentu

Ano děkuji, paní zpravodajko. Tím jsme se vyrovnali se všemi formálními věcmi, které bylo potřeba projednat, a nyní se vrátíme zpátky do všeobecné rozpravy. Já jenom připomenu, že rozprava byla přerušena v okamžiku, kdy byl vyzván pan poslanec Radek Rozvoral, aby vystoupil, jak nám to říká stenoprotokol. Takže pan poslanec Rozvoral je nyní na řadě. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych se mohl vyjádřit k projednávané výroční zprávě veřejného ochránce práv za rok 2018.

I když samotná výroční zpráva je profesionálně graficky zpracována, rozdělena do logicky řazených kapitol a celkově jako dokument působí velmi dobrým dojmem, tak ale musím konstatovat, že máme v našem hnutí výhrady k práci paní Šabatové coby veřejného ochránce práv, kterou odvedla za rok 2018, tedy v tom období, ke kterému se na základě předložené zprávy vyjadřujeme. V této souvislosti připomenu některé kauzy, které rezonovaly v souvislosti s působením paní Šabatové jako veřejné ochránkyně práv. Pamatujeme si, jak paní Šabatová kritizovala mostecké bytové družstvo Krušnohor za výroky o Romech. Avšak jeho šéf František Ryba, podpořen velkou částí veřejnosti, na základě zaslaných argumentů ombudsmance musel konstatovat, že její úřad požaduje zkreslování skutečností s tím, že hájí zájmy nepřizpůsobivých občanů, a to na úkor slušných a pracujících lidí. Také se vzpomeňme na kauzu údajné diskriminace spočívají v odepření možnosti nosit během výuky muslimský šátek na Střední zdravotnické škole v Ruské ulici v Praze 10, do které se paní Šabatová vložila. Výsledkem byla podaná žaloba školy na ombudsmanku z titulu ochrany osobnosti pro nesprávný úřední postup a konstatování Policie České republiky, že šetření instituce veřejného ochránce práv nebylo provedeno nestranně. V této souvislosti byla paní Šabatová kritizována i panem prezidentem Milošem Zemanem, který naopak udělil ředitelce výše uvedené školy Ivance Kohoutové za její postoj v této kauze státní vyznamenání. Vzpomeňme si také na kritiku paní ombudsmanky uprchlických zařízení v souvislosti s migrační krizí, vůči které se ostře ohradila jak Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, tak i samotné Ministerstvo vnitra České republiky.

Zmíněné vybrané situace mají společného jmenovatele. Tím je neobjektivita šetření bývalého veřejného ochránce práv a mnohdy jeho účelově zaměřené jednání. Děkuji za pozornost. Děkuji. Na řadě je podle minulých přihlášek paní poslankyně Majerová Zahradníková, která je ale podle dnešních informací omluvena na celý den ze zdravotních důvodů, takže vystoupit nemůže. V této souvislosti současně konstatuji, že paní ministryně Klára Dostálová, která byla omluvena z pracovních důvodů, už ruší omluvu a je přítomna.

Prosím máte slovo.